Nyní se vrátím k tomu základu. Je tady návrh, který je vlastně kompromisním návrhem. Protože zpočátku Vojenské zpravodajství mělo obrovskou podporu vůči svému návrhu, než narazilo na operátory. Ti začali upozorňovat na technologické a technické problémy, které ten návrh má. A tady musím kvitovat, že jejich vyjednávací síla je podstatně větší než vyjednávací politická síla této Sněmovny.

Když jsme se dívali na návrhy pozměňovacích návrhů, které zde jsou uvedeny, tak samozřejmě dbáme na to, aby základ byla maximální parlamentní kontrola. Protože doposud opravdu nejsme přesvědčeni, že takovýto masivní zásah do informačních technologií by mělo mít zrovna Vojenské zpravodajství.

Proto jsme se rozhodli, že vyslyšíme prosby po kontrole, které jsou spojeny s pozměňovacími návrhy D1 až D5.

Já spíše v tom navíc vidím právě tu bezpečnost a to, že se pod parlamentní kontrolu aspoň v minimální uznatelné míře dostanou tyto nové věci v rámci Vojenského zpravodajství. Pevně věřím, že se podaří díky těmto návrhům, pokud by prošly pozměňovací návrhy D1 až D5, okamžitě osadit kontrolní skupinu, osadit kontrolní orgány, protože si nedokážu představit, že se rozjede nějaká organizace a až následně nato se bude dělat kontrola.

A pokud to tak bude, tak my tento zákon nepodpoříme a zdržíme se v rámci hlasování, protože bychom opravdu rádi, aby tady byla maximální parlamentní kontrola těchto záležitostí minimálně v tom statistickém slova smyslu, kolik bylo ročně povolení, těch zařízení je umístěno v naší síti, jak jsou využívána časově, statisticky. Prostě základní věci, abychom věděli, jestli tady dochází k nějakému umělému narušování svobody, potažmo jestli jsme více ohroženi nebo méně ohroženi, a aby to hlavně nebylo politicky zneužíváno.

A bylo to politické zneužití, aby se nakonec ukázalo, že to byl obyčejný kriminální čin zločineckých struktur z Ukrajiny. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nebudu vás dlouho zdržovat. Chtěl bych jenom konstatovat za poslanecký klub, že oceňujeme to, že vláda předložila novelu zákona o Vojenském zpravodajství, jež má za cíl zohlednit specifika kybernetického prostoru při obraně státu a jeho obyvatel.

Oceňujeme také to, že v průběhu projednávání této novely zákona došlo k významným kompromisům.

Samozřejmě vnímáme i ty názory, které upozorňují na určitá rizika při využití zpravodajské techniky. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že stávající kapacity Poslanecké sněmovny a postupy, které v ní jsou, jsou v daném okamžiku dostačující. Proto další pozměňovací návrhy nepodpoříme.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře. Dokonce bych chtěl pochválit Vojenské zpravodajství, jeho pana ředitele Berouna, chtěl bych pochválit i pana ministra a vůbec kolegy ze všech stran ve Sněmovně, že jsme byli schopni hledat takový kompromis, který bude fungovat. Za Starosty a nezávislé dopředu říkám, že my se vyjádříme hlasováním i pozitivně k některým pozměňovacím návrhům. Na druhou stranu zákon jako celek v předkládané podobě podpoříme. Zároveň bych tady chtěl říci jako předseda zmiňované komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, že v této chvíli skutečně pan ředitel Beroun předváděl dobrou práci. Pan ředitel Beroun koneckonců nebyl tím, kdo se doprošoval o to, aby právě Vojenské zpravodajství bylo tím místem, na které spadne strategický úkol v ochraně České republiky. Tuto svoji roli přijal a veškerá komunikace a připravenost ke kompromisům byla z jeho strany celou dobu veliká. To říkám zcela zodpovědně jako předseda této komise, který s ním dlouho o této věci diskutoval. Tím bych trochu reagoval i na slova pana kolegy Luzara o tom, že moc nějakých silných ekonomických struktur je větší než moc poslanců. Já si naopak myslím, že debata byla vedena velmi férově. Samozřejmě že bylo nutné do debaty zapojit i operátory. Ale primární diskuze se od začátku odehrávala odborně na půdě Poslanecké sněmovny v komunikaci s ministerstvem, takže opravdu bych tady nezavdával nějaké pochybnosti o tom, že snad se prolobbovalo něco, co více vyhovuje nějakým soukromým firmám, než to, co by odpovídalo bezpečnosti České republiky. My samozřejmě podpoříme některé návrhy posilující parlamentní kontrolu. Na druhou stranu všichni tady doufáme i v to, že ta velká kontrolní komise bude po nějakých legislativních úpravách skutečně už obsazena a že kontrola všech tajných služeb v České republice dostane legislativní rámec, který si zaslouží, protože všichni musíme žít v tom komfortním stavu, že jsme chráněni našimi službami, zároveň ovšem že tyto služby jsou pod tou kontrolou, jak naše legislativa předpokládá. Takže tady bych chtěl opravdu i vyzvat vládu, aby se skutečně pokusila co nejdříve dostát tomu, aby ta velká kontrolní komise, jak jí neodborně říkáme, byla co nejdříve obsazena. Děkuji za pozornost. Rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova? Pan ministr? Ano. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající.